Děkuji za slovo.

To přece nemůže projít, to se nemůže stát součástí českého právního řádu. Opravdu chceme, aby podával žaloby o neplatnosti právního jednání tady ten Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran? Opravdu chceme, aby zasahoval do správních řízení? Vy moc dobře víte, když jsme ten zákon schvalovali a já tam měl hodně pozměňovacích návrhů, považuji to částečně za své dítě a mám tam velké části v tom zákoně, které jsem stvořil myslíte, že ten úřad funguje perfektně?

Prosím.

Víte co, nejdřív si přečtěte Twitter vašich kolegů.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Prosím. Prosím, já jsem zodpovědný za své činy, svá vyjádření. Nečiňte mě, prosím, zodpovědným za to, co říká nebo píše někdo jiný. To je to, proč jsem na to reagoval. Také děkuji. Prosím. Tak já budu konkrétní, pane poslanče Berki, prostřednictvím paní předsedající. Vy tady někoho teď budete vzývat k tomu, aby se choval tak, jak se má chovat? Já jsem neřekla nic špatně, já jsem pouze zhodnotila projev nebo vystoupení pana poslance Michálka, prostřednictvím paní předsedající. Za ním není nic.

Ale já se vrátím zpátky k té podstatě, jak jste řekl, pane poslanče.

Jak je to možné? Kde jsou nějaká stanoviska?

Děkuji. Děkuji. Nyní je připraven pan poslanec Milan Brázdil. Děkuji za slovo. Prostřednictvím paní předsedající, pane kolego Michálku, já vám chci pomoct. Vidím, že jste si dělal poznámky.

Děkuji.

Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je potřeba, aby se kolegové seznámili s jednacím řádem. Pokud padne procedurální návrh, samozřejmě každý poslanec může vznést svůj protinávrh, takže já chci vznést svůj protinávrh.

Já chci vznést... Odůvodňuji svůj procedurální návrh, paní předsedkyně, a jestli k tomu chcete... Ano, komentuji svůj procedurální návrh, který je alternativně přerušit to jenom na dvě minuty, aby poslanci stihli dorazit do sálu. Registruji alternativní návrh, abychom tedy přerušili pouze na dvě minuty. Je ještě protinávrh? Prosím.

Není tomu tak, paní předsedkyně, já se omlouvám. Není tady za prvé klid v sále a za druhé máme pouze přednášení protinávrhu. Námitka proti postupu může být pak okamžitě, je to vaše výsostné právo. Máme tady procedurální návrh pana poslance Brázdila, poté vystoupil pan předseda Michálek a dal procedurální protinávrh. Já jsem ho napomenula, aby už přikročil k řečení toho času. To on učinil a vy samozřejmě máte veškeré právo dát tu námitku, ale posléze. Takže nyní můžeme zahájit hlasování nejprve o protinávrhu.